To znamená, je tam rozdíl nějakého půl dolaru na kusu.

Co je klíčové

Byla to jediná funkční cesta, jak ověřovat kvalitu zboží a mít maximální jistotu, že ochranné prostředky vydané ze skladu Hasičského záchranného sboru ochrání uživatele ochranných pomůcek.

Dne 14. března 2020 žádná česká cesta neexistovala. Každý stát Evropy spoléhal sám na sebe.

Do 12. března jsem čelil kritice, že přeháním a šířím paniku.

Čtyři dny poté, co jsem dostal úkol od předsedy vlády, 18. března, přistál první letoun, byl to speciál Armády České republiky. Je často zmiňováno, že materiál z Číny byl komerčním nákupem.

Jsme připraveni se podrobit kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí České republiky a dalších odpovědných orgánů a poskytneme plnou součinnost při prověřování naší práce. Co však akceptovat nemohu, je politizace kontrolního procesu, a proto nebudu hlasovat pro vytvoření poslanecké kontrolní komise. Já věřím, že minimálně v Nejvyšší kontrolní úřad máme všichni vysokou důvěru. Krize, která je za námi a před námi současně, má být pro nás pro všechny podnětem pro zefektivnění naší práce.

Já jsem bytostně přesvědčen, že moji lidé odvedli dobrou práci, nikdo situaci nezneužil, nikdo se na ní neobohatil. A jsem přesvědčen, že krizové štáby si zaslouží poděkování, respekt a úctu, a nikoliv politickou dehonestaci.